Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Zlatuška, poté pan ministr financí a poté pan poslanec Volný.

Technicky to není obtížné.

Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra financí.

Já jen velice krátce. Já bych chtěl dát takovou řečnickou otázku prostřednictvím vás, paní předsedající, panu kolegovi poslanci Kalouskovi.

Děkuji a nyní poprosím s faktickou pana poslance Kalouska, kterému přepustil místo pan poslanec Laudát. Děkuji. My jsme připravili zákon o registru smluv.

Prostě zveřejňovat se má podle pravidel, která jsou uzákoněna. A to je registr smluv. Jestli nad rámec těchto pravidel se rozhodnete zveřejňovat cokoli dalšího, je fajn, to dělejte. Ale proč vám tak strašně vadí zveřejňovat to, co ukládá tento zákon, a proto ten zákon poslance Farského brzdíte už tři čtvrtě roku? Vždyť to jsou rozhodnutí politiků ANO, kteří ho posílají pod koberec. Je lhostejno, zda se jmenují Krnáčová nebo jakkoli jinak, protože o tom stejně rozhoduje Babiš. Takže prostě Babiš rozhodl o tom, že ten zákon dodnes není projednáván, není schválen, a tudíž nelze podle něj postupovat. Děkuji a nyní přečtu pořadí dalších faktických poznámek.

Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem se také cítil býti vyvolán jako zpravodaj registru smluv.

Například pro mě stanovisko Svazu měst a obcí, které mluví za hodně moc obcí, je naprosto stejným stanoviskem, jako je názor pana předkladatele Farského, takže nevím, proč by měl být názor pana kolegy Farského, jestli vážím ten stoprocentní, a stanovisko různých obcí, hejtmanů, starostů, odborníků, právníků, mělo být jiné a horší.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Pan ministr financí... došla mu trpělivost.

Vaše věci se vám hroutí.

A vám to bylo k smíchu. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

Když se odvolával na to, že ke zveřejňování potřeboval pravidla, jak jsou pro něj svatá, tak bych připomněl, že když se schvaloval program této schůze a ani pan poslanec Kalousek ani jeho zástupce Laudát nebyli schopni svými slovy zvládnou to, co chtěl odvykládat pan poslanec Korte, tak prostě odešli ze sálu. Bylo jim jedno, jak vypadá zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Aby ho obešli, tak si našli cestičku.